Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 6. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Chtěl bych vás informovat, že organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 6. schůze 21. ledna tohoto roku a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby tentýž den. Prosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Chtěl bych říci, že zatím mám informaci od kolegy Tejce, který hlasuje s kartou číslo 1. Kolega Hašek karta číslo 2 a kolega Fiala karta číslo 3. Poprosím vás, abyste zaujali svá místa, a poprosím vás o snížení hladiny hluku v sále. Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprvé mezi námi vítám prezidentem jmenovanou novou vládu České republiky a chtěl bych požádat jejího předsedu pana Bohuslava Sobotku, aby nám jednotlivé členy vlády představil. Pane premiére, prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, je mi velkou ctí, že vám dnes, tak jak je tradicí v Poslanecké sněmovně, mohu představit osobně novou vládu České republiky, která byla jmenována prezidentem republiky na základě koaliční smlouvy, kterou uzavřely Česká strana sociálně demokratická, hnutí ANO a KDUČSL. Tato vláda tedy vznikla na základě minulých voleb do Poslanecké sněmovny. Dovolte mi nyní, abych vám jednotlivé členy vlády představil: Prvním místopředsedou vlády pro ekonomiku a ministrem financí je pan Andrej Babiš.

Ministrem zahraničních věcí je pan Lubomír Zaorálek. Novým ministrem obrany je pan Martin Stropnický. Ministrem vnitra je pan Milan Chovanec. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede Jan Mládek. Novou ministryní spravedlnosti je paní Helena Válková. Ministryní práce a sociálních věcí je paní Michaela Marksová. Ministrem dopravy je pan Antonín Prachař.

Ministrem zdravotnictví je pan Svatopluk Němeček.

Novou ministryní pro místní rozvoj je paní Věra Jourová. Ministerstvo životního prostředí vede pan Richard Brabec. Ministrem kultury v nové vládě je pan Daniel Herman.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, to je tedy nová vláda České republiky. Dovolte mi, abych za všechny její členy vyjádřil naději v dobrou, efektivní spolupráci mezi vládou a Poslaneckou sněmovnou, mezi vládou a jednotlivými kluby zastoupenými v Poslanecké sněmovně v zájmu občanů České republiky. Děkuji, pane premiére. Já rovněž přeji nové vládě hodně úspěchů a za nás za všechny asi mohu říci, že se těším na spolupráci.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nyní bychom tedy přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Pavla Čiháka a pana poslance Jiřího Miholu. Zeptám se, zda je zde jiný návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 1. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 6. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Čiháka a poslance Miholu. Chtěl bych vám sdělit, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Běhounek do čtvrté hodiny z pracovních důvodů, paní poslankyně Dobešová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Holeček z rodinných důvodů, pan poslanec Janulík osobní důvody, pan poslanec Kaňkovský pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová zdravotní důvody a pan poslanec Volčík rovněž zdravotní důvody. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 6. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejprve vám sděluji, že jsem obdržel dopis předsedy vlády, kterým vláda bere zpět tyto sněmovní tisky: tisk 46, 50, 55, 56, 88, 96 a 97.

Pro vaši informaci, vláda dále bere zpět i tisk číslo 12 a tisk číslo 14, tyto ovšem nejsou součástí 6. schůze. Bod by se jmenoval Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny. Dále jsem obdržel dopis pana předsedy vlády, kterým požádal, aby vláda mohla předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a požádat o vyslovení důvěry.

Dále bod 19, což je sněmovní tisk 62, navrhujeme zařadit jako první bod v bloku prvních čtení. Dále pan bývalý ministr průmyslu a obchodu Jiří Cienciala požádal o zařazení nového bodu a současný ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek tento návrh podpořil.